Je to drahé a komplikované.

Z důvodu nadbytečnosti dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Já se vám, pane poslanče, pokusím zjednat nějakou důstojnou atmosféru, pokusím se ztišit sněmovnu. Já bych chtěl navázat na kolegu Petra Bendla, který to řekl velmi pěkně proč zasahovat do systémů, které fungují?

Je potřeba říci, že zastupitelstvo obce může vypsat referendum samo. Dopadlo to samozřejmě tak, jak si nepřáli, ale protože to vyhlásilo zastupitelstvo, tak důvěra v to zastupitelstvo těch občanů byla tak vysoká, že hlasovali v tom referendu ano.

Protože víte, to referendum se vždycky svolává na konkrétní téma a to téma by mělo tu společnost zajímat.

Varuji před úpravou tohoto návrhu zákona.

Obec je něco jiného než tady v Praze Sněmovna. To si řekněme na rovinu. Na obci, na té malé, vám to vysvětlí ručně, na té velké vám to dají sníst jinak. Takže prosím vás, rozum do hrsti a zamítněme to už v prvním čtení. Děkuji za pozornost. To je poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Jestli ještě dovolíte, připojím se ke svým předřečníkům, kteří říkali, že něco takového není úplně nezbytně nutné. Jestli dovolíte, pokud jste to nečetli, tak je srovnání referend, jejich úspěšnosti, platnosti a závaznosti v uplynulých letech. Když budete jenom minutu věnovat té statistice, kterou vám přečtu, tak uvidíte, že to je nástroj, který je zakotven, který je účinný.

V roce 2010 bylo vyhlášeno 28 referend, z toho jich bylo platných 26 a závazných 24. V roce 2012 bylo vyhlášeno na místní úrovni 20 referend, platných bylo 19 a závazných 18. V roce 2013 bylo vyhlášeno 27 referend, platných bylo 20 a počet závazných 20.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, před tím hlasováním už tady zaznělo, jak se bude chovat TOP 09. Jenom na vás chci apelovat. Blíží se krajské volby, pak budou za rok parlamentní volby, jsou volby do třetiny Senátu.

Když se nám toto napříč politickým spektrem podaří lidem vysvětlit, tak tady nepotřebujeme vymýšlet účelové zákony a další a další věci. Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. V rozpravě vystoupilo pět kolegů, s faktickými připomínkami vystoupilo deset. Z těch pěti byly čtyři návrhy na zamítnutí návrhu zákona již v prvním čtení. Děkuji panu zpravodaji. Rozhodneme tedy o návrhu na zamítnutí.

Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám. Návrh byl přijat, a tedy návrh podle tisku 183 byl zamítnut v prvním čtení.